Protože to pořád neskýtá...

Děkuji. Připraví se pan poslanec Pavel Svoboda, řádně přihlášený do obecné rozpravy.

Čili toto nemůžeme, ani takovou věc, aby když už tedy makají a dost, aby mohli více zůstat s tou rodinou tím, že vlastně zkrátí, nebo ten čas věnovaný cestou do práce a z práce, že to pomůže té kvalitě života dneska.

Prosím, mohl byste...? Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec... Ne, omlouvám se, pan ministr s faktickou poznámkou bude reagovat. Prosím.

Děkuji. Nyní již řádně přihlášený pan poslanec Pavel Svoboda, připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi stručně zareagovat na úvodní slovo pana ministra a poprosit o podporu jednoho pozměňovacího návrhu. Rád bych se dotkl dohod o provedení práce a pro ně vlastně zmíněné právo na dovolenou. Problém spočívá pro mě v tom, že to není právo, ale vlastně povinnost na tu dovolenou.

Já to vnímám jednoznačně jako krátkodobou záležitost, časově ohraničenou a velmi často zejména nepravidelnou. Rozhodně bych se tady nechtěl zastávat těch, kteří zneužívají systém a mají těch dohod pět nebo deset a neplatí sociální, zdravotní, vypadávají z toho systému. To není mým cílem. Konkrétní příklad typicky v tom divadle. Upřímně si řekněme, oni o ty dovolené nestojí. Jestliže důchodkyně nebo kdokoliv při škole jde dělat nějakou brigádu na DPP, nemá mít dovolenou. Jsem o tom bytostně přesvědčen, omlouvám se. Ty důsledky, které tato norma přinese, podle mě nebudou pozitivní. Přestože jsem si vědom toho kompromisu u té dohody, že takto nelehký tisk, jako je zákoník práce, je nutno velmi dobře vydiskutovat a najít ten křehký kompromis, tak bych si vás dovolil požádat o podporu pozměňovacího návrhu B, který stanoví, že dovolené nebudou mít ti, kteří mají jenom jednu dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Jsem si pochopitelně vědom, že budou mít lidé z MPSV připomínky, že to není dobrá implementace směrnice, ale je namístě zdůraznit, že směrnice se mají implementovat i podle místních zvyklostí. To si myslím, že je naprosto zásadní.

Děkuju za pochopení. Mám zde dvě faktické poznámky. Dobrý den. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. A měl bych dotaz na pana ministra, jestli opravdu ten pozměňovací návrh B, který tedy pan kolega Svoboda vysvětlil, se týká dohod o provedení práce a povinnosti mít dovolenou. Já chápu, že to je implementace, ale jak tady bylo zmíněno, je to nějaká místní zvyklost tady u nás v České republice, a opravdu například pro ten kulturní sektor by ta čistá implementace, tak jak je v zákoníku práce nastavena, byla hrozbou pro ty sezónní práce, pro ty brigády.

Já vám děkuji.